Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na provedení tajné volby skončila. Požádám sněmovnu o klid.

Já chápu, že volby ve vás vyvolaly řadu otázek, ale rád bych, abychom mohli pokračovat.

A my tedy využijeme toho prostoru, abychom zahájili bod číslo 1.

Vaše úvodní slovo pro druhé čtení. Máte slovo, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátké úvodní slovo. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěla poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 151 mld. korun obsažený v desítkách položek. Předem si dovoluji upozornit, že jakýkoliv pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Dále bych si dovolila poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákonnou minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu. Svoje stanovisko k navrženým pozměňujícím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. U pozměňovacích návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly Státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost.

Samozřejmě podle našeho rozhodnutí také jednotlivé kapitoly probíraly výbory. Děkuji za slovo.

Po úvodním slově ministra financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

Následující doprovodná usnesení: Návrh výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu: Poslanecká sněmovna

II. doporučuje vládě, aby

Všeobecná pokladní správa pod kapitolu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s odpovídajícím personálním zajištěním a zohlednila výše uvedené doporučení ve výdajových rámcích;